Takže podle návrhu pana poslance Vilímce. Navrhuje za prvé hlasovat body A1, A2 jako celek.

Pokud bude schválen návrh B1, pak se dále toto usnesení bude řídit postupem garančního výboru.

Má někdo ještě připomínku? Kolega Vilímec, který je navrhovatelem druhé procedury. Prosím, upřesněte. Můžete, pane poslanče, přímo to označit. Pan zpravodaj to nedočetl. Musí se v každém případě, to je trošku jiná procedura, než navrhl garanční výbor, v případě, že bude schválen B2 až B6 a B12, je návrh postupu následující: Hlasovat o bodech D6, to je jedno z těch přechodných ustanovení, s vyjmutím zdravotních pojišťoven a ponecháním stávajícího termínu u příspěvkových organizací státu.

Děkuji za upřesnění. Má někdo výhradu k jedné nebo ke druhé proceduře? Ano, pan kolega Hovorka. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Ptám se, kdo je pro alternativní návrh kolegy Vilímce. Kdo je proti?

Budeme tedy postupovat podle návrhu, který předložil garanční výbor. Děkuji za slovo.

Rozpočtový výbor doporučuje schválení těchto bodů.

Já se omlouvám, ale...

Kdo je proti? Děkuji vám. Můžeme pokračovat.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Můžeme pokračovat.

Je to vlastně termínování těch plateb, o kterých jsme se tady bavili, to znamená určení Ministerstva financí, rozdíl těchto termínů. Stanovisko garančního výboru je nesouhlas. Pan ministr?

Kdo je proti?

Další návrh.

Stanovisko garančního výboru je nesouhlas. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.